S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobrý den, pane premiére, milí členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové.

To znamená, to, že odmítáme tento návrh zákona, není tím, že chceme za každou cenu zachovat Fond národního majetku. Já jsem v minulých dnech zaznamenal v médiích memorandum, které představil veřejnosti ministr dopravy, že zvažuje stomiliardový úvěr na výstavbu dopravní infrastruktury ze strany Evropské investiční banky.

A bavme se o tom, který finanční nástroj je lepší nebo výhodnější pro Českou republiku a pro státní rozpočet. My jsme na takovou debatu připraveni.